Volby nejsou příliš složité, takže navrhuji na vydávání volebních lístků 15 minut. Pane předsedající, pokud budete souhlasit, navrhuji, že ve 14 hodin na začátku odpolední části schůze bych vyhlásil výsledky. Je to možné?